Myslím, že je zřejmé, co vše je narušeno. Vyvažování zájmů je těžko možné u normy, která je psána pouze jedním zájmovým subjektem.

A co se týče vymahatelnosti, tak tomu také chybí jasné podklady, jak se zlepšila, či nezlepšila.

My do voleb prosadíme klidně na sílu nový stavební zákon. Jenže co hrozí?

Že se vyplýtvá příležitost obnovit důvěru v to, že je náš stát spravovaný dobře, smysluplně a že má smysl pro stát pracovat. A tím se dostávám k prvnímu okruhu, který chci zdůraznit.

Jak vypadá reálně třeba vyřizování žádostí o odškodnění podaných na ministerstvo.

Lhůta dvou měsíců nebývá ministerstvem bohužel dodržována. Co se týče toho souhrnu, který vyplývá nejenom z těch mých zkušeností z poslanecké kanceláře, ale i z toho, jak funguje veřejný ochránce práv, tak je zřejmé, že to je opravdu obrovské téma.

To je jeden příklad věci, co lidé musejí řešit, a potřebují k tomu stavební úřad.

Že není vyvažováno, jaké jsou ty zájmy podle charakteru stavby, podle okolností.

A tady právě je vidět, že je veliký prostor pro zlepšení metodického vedení pracovníků na prvních stupních a že má ministerstvo velkou šanci nejenom přilákat skvělé lidi, ale také si je vychovat a udržet. A mě by zajímalo, jak na tom pracuje.

A to tady zaznělo mnohokrát, já to nebudu opakovat. Ale jsmeli v situaci, že není zájem o práci na stavebních úřadech, není atraktivní pro ty nejlepší lidi v oboru, aby pracovali pro stát, když nemáme dotaženou digitalizaci, je k tomu schválený legislativní podklad, ale je obrovská potřeba dotáhnout tenhle proces, aby opravdu všechna dokumentace mohla být elektronicky, aby jednotlivé dotčené orgány přistupovaly elektronicky a snadno, klidně ve stejný čas, když dávají svá vyjádření k určité konkrétní dokumentaci.